Děkuji. A mám tady další dvě faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Blažka, ale protože je... stihnete, dobře.